Na papežský stolec zasedl papež František a on ne zcela náhodou zvedl problematiku chudých lidí, lidí vyloučených ze společnosti, některých minorit apod. Víte, to, co se děje ve světě dneska, vaše představa o společnosti, o přebujelém sociálním státu krachuje.

Je to bohužel tak. Jestliže začnete tyto obecné jevy napravovat šílenstvím zákonů a tlakem na ty, kteří ještě aspoň nějaké hodnoty produkují, tak dosáhnete pravého opaku. Právě proto mě fascinuje, že vy nejste schopni překročit svůj stín. A já bych to strašně chtěl, abyste to udělali, aby církve v podstatě vedle toho, co se vám nemusí líbit, ale vzaly ten sociální aspekt, vzdělávací aspekt. Vlastně ona by měla být spíše blíže vám než pravicovým stranám. Tím jenom dokazujete, že té mnoho desítek let trvající masáži o škodlivosti nejenom katolické církve, ale znova tady opakuji, že se to týká myslím 16 subjektů, a myslím, že všechny jsou cenné a všechny si zaslouží naši úctu, podporu a ekonomickou základnu pro to, aby mohly plnit do budoucna své poslání. A je mně líto, že vy nejste schopni překročit svůj stín, že žijete v představách, které tady byly rýsovány desítky a desítky let, že to jsou nějací nepřátelé moderního pokroku apod. Takže abych nezdržoval dlouho, veto nestáhneme. Avizuji, že v podrobné rozpravě dám šanci těm, kteří si váží duchovního kulturního odkazu a mají vizi budoucnosti a toho, že občanská společnost musí fungovat a pomoci zvládat problémy sociálně vyloučených skupin, sociální věci, věci upadající vzdělanosti, tak vám dám šanci, abychom celý tento návrh smetli ze stolu v prvém čtení. Sám se můžu angažovat a požádat zástupce církve, aby z jejich strany přišlo gesto, že nebudou stát žádat, ale na druhé straně prosím koalici: začněte se k této komunitě, k této významné kulturní složce našeho života chovat slušně. Děkuji vám, pane poslanče. Mám v tento moment zaregistrovány tři faktické poznámky. Dáváte přednost panu poslanci Jandákovi? Děkuji moc.

Ale církve máme rádi. Pouze my a někteří představitelé církví a některé církve se stydí za to, co jste udělali. Děkuji za dodržení času. Další faktickou poznámku má pan poslanec Jakubčík. Máte slovo.

Děkuji.

Než budeme pokračovat v diskusi, mám zde velké množství faktických poznámek, přednostních práv. Táži se, zda platí. A poprosím vás, abyste se přihlásili s přednostním právem a s faktickými poznámkami.

Víte, já si myslím, že ten zákon je nedokonalý a byl nedokonalý a vědělo se o tom už v době, kdy byl schvalován. My jsme tehdy upozorňovali na to, že nebude dostatek času na kontrolu všeho vydávaného majetku, a upozorňovali jsme, že v té době rozhodnutí o sloučení Státního pozemkového úřadu prostě není správným krokem. A já jsem přesvědčen, že nikdo ze Sněmovny nemůže mít přece strach z toho, že bude více času na kontrolu ze strany orgánů státu. Pro nás je důležité, aby stát mohl kontrolovat, a kdo říká, že není třeba kontrolovat, tak jen napomáhá spekulacím o tom, že lhůta byla stanovena záměrně krátce, aby se pod touto krátkou lhůtou stihl vydat i majetek, který by se jinak nevydal. To za prvé. Za druhé.

Já bych tomu byl rád, určitě část z nich tak půjde, ale zákon neřeší, jakou formou, jaká část, a proto samozřejmě je důležité, abychom měli alespoň jistotu, že to, co je vydáváno, je vydáváno v souladu se zákonem. Děkuji za dodržení času.

Ještě než vám dám slovo, pane ministře, počkejte, protože je zde řada faktických poznámek. A pan poslanec Mihola. Není tomu tak, dobře.

Hlásí se ještě někdo s faktickou poznámkou? Dobře, děkuji, ještě pan poslanec Klaška. Půjdeme tedy tak, jak nám stanoví jednací řád, a to jsou faktické poznámky. První v pořadí s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Hovorka.

Děkuji za slovo.